Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Ale jak jsem tady už říkal, díval jsem se do Wikipedie. A chtěl jsem reagovat na jednu z věcí, které tady kolega Stanjura vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, říkal.

Přeji dobré poledne. Na faktickou poznámku máme ještě jednu přihlášku a je to pan poslanec Pavel Juříček. Děkuji ještě jednou. Dámy a pánové, já samozřejmě s Honzou Skopečkem prostřednictvím předsedajícího v principu souhlasím. Nicméně teď se bavíme o technických rezervách. A ty technické rezervy, když a mohu možná rovnou odpovědět za Českou národní banku kolegovi Leo Luzarovi prostřednictvím předsedajícího. Když jsem se zeptal, jak je možné, že tedy se připustilo, aby ty technické rezervy nastoupaly na takovouhle neúměrnou výši, tak ta odpověď viceguvernérů, obou, byla jednoduchá.

Potom pan poslanec Jan Skopeček se přihlásil. A pak se připraví pan poslanec Adamec. Tak prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Juříčku, když si to tedy všichni přejeme, tak proč vy chcete ty daně zvýšit? Můžete prosím pěkně vysvětlit, proč když si přejete snížení daní, tak proč jste připraven nehlasovat pro naše návrhy v rámci této předlohy, pozměňující, které ty daně opravdu snižují, a naopak jste připraven hlasovat pro vše, co ty daně zvýší?

Tak. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Skopečka. Já chci reagovat na podobnou věc jako pan kolega Kalousek. Já jsem velmi rád, že pan kolega Juříček souhlasí s mými názory. Myslím, že je to výsledek těch už několika hodin, které tu diskutujeme, a předkládáme velmi vážné argumenty. Pan poslanec bude mít i ve třetím čtení příležitost hlasovat pro řadu našich pozměňujících návrhů. A já to vidím jako první vlaštovku z klubu hnutí ANO a věřím, že během těch dalších hodin, po které tu budeme pečlivě argumentovat, proč nemáme zvyšovat už tak rekordní daňové zatížení, přesvědčíme nejenom pana Juříčka, ale i další poslance hnutí ANO. A já mu za to velmi děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Mám tu zkušenost osobní. Komoditou přece nejsou ty nákupy. Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Juříček zatím poslední faktická. Děkuji. Určitě, Honzíku prostřednictvím předsedajícího, k vlaštovce mám hodně daleko. Ale nicméně máme některé priority a některé závazky k minulosti, které musíme právě naplnit státním rozpočtem 2020, takže to je jednoduché. A ty demagogické řeči o tom, jestli já budu hlasovat pro nějaké teď zdanění, když teď v tuto chvíli je to naprosto nereálné, tak to jsou právě nepochopitelné věci, ke kterým mě teď vyzýváte. Já jsem vám tady jenom řekl jasná technická fakta ohledně technických rezerv pojišťoven. A Česká národní banka tu metodiku, kterou jste tady řadu hodin přednášeli, která má svým způsobem někde občas logiku, ale není postavená na faktických číslech, tak s těmi faktickými čísly, doufám, doufám, byť tedy si uvědomuji, že Sněmovna často nejedná na faktických číslech, že jsem vás přesvědčil. Ale nicméně je mně líto, a doufám, že občané nám to zúročí, protože jeden den sněmovny stojí zhruba 5 milionů korun. Nyní mám tady tři faktické poznámky. Prosím, máte dvě minuty. Takže pěkné poledne, dámy a pánové.

Tak já znovu tady to zopakuji, aby to nezapadlo, že se těším na debatu všech těch kolegů, kterým teď tak na srdci leží budoucnost pojištěnců, střadatelů a podobně.

Tak je to úplně jedno. Souhlasím jinými slovy s kolegou Adamcem. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl ve vší úctě vaším prostřednictvím, pane předsedající, požádat pana poslance Juříčka, jestli bychom se mohli v Poslanecké sněmovně oslovovat paní poslankyně nebo pane poslanče. Já myslím, že to prostě nepatří do Poslanecké sněmovny.